Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat. Prosím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Nyní se budeme věnovat návrhům na udělení medaile Za hrdinství.

Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 224, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

Kdo je proti? Hlasování číslo 225, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Prosím.

Návrh byl zamítnut. Prosím. Josef Mašín. Ano, kontrola hlasování.

Zpochybňuji hlasování, mám na sjetině ano a hlasoval jsem ne. Děkuji. Znamená to tedy, že nezpochybňujete hlasování?

Návrh byl přijat.

Myslím, že můžeme zahájit...

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Návrh byl zamítnut.